Prosím ministryni financí Alenu Schillerovou, aby návrh odůvodnila. Paní ministryně, máte slovo.

Podle § 4 rozpočtových pravidel se střednědobý výhled zpracovává zároveň s návrhem státního rozpočtu na příslušný rok a vláda ho předkládá Poslanecké sněmovně na vědomí. Jeho obsah tvoří příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na dvouleté období následující po roce, na který je sestavován a zpracováván návrh státního rozpočtu. Výhled poskytuje přehled o klíčových aspektech budoucího vývoje ve fiskální oblasti. Základní údaje předloženého návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 jsou předkládány v této podobě:

Tu lze charakterizovat dynamickým ekonomickým růstem, inflací v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky, rekordně nízkou nezaměstnaností, výrazným zlepšením příjmové situace českých domácností a mírným přebytkem běžného účtu platební bilance.